Když říkám, že ta novela je zásadní, tak je zásadní v tom, že České národní bance dává nové nástroje měnové politiky.

A pokud tady pan guvernér argumentuje Evropskou centrální bankou, Fedem nebo i jinými centrálními bankami, tak ano, v tomto má pravdu, skutečně to využívají i jiné centrální banky. Otázka je, jestli my jsme ve stejné situaci těch centrálních bank, že bychom to potřebovali rovněž.

Já si to nemyslím. Druhý argument.

Problém ekonomik eurozóny je samozřejmě úplně někde.

Ze strany vlády je to poměrně jednoduchá úvaha.

Takže natrvalo tu budeme mít nástroj České národní banky, který bude zlevňovat financování státního dluhu a bude nakupovat cenné papíry za úrokovou sazbu, kterou by privátní soukromí investoři nebyli ochotni akceptovat, protože by viděli v České republice, respektive vládě, rizikovějšího klienta.

Prostě jako jakákoliv jiná instituce si přeje rozšířit svůj vliv a moc.

My máme to štěstí, že se v minulosti centrální banka v tomto smyslu ji chválím chovala zodpovědně a vytvořila si měnověpolitický prostor v tom smyslu, že nemáme léta záporné nebo nulové úrokové sazby, ale nyní v těch složitých dobách může centrální banka snižovat tu svoji základní úrokovou sazbu. Ještě nejsme zkrátka úplně na té zemi, ještě nejsme na té nule.

I to je zcela zásadní otázka. A Česká národní banka, respektive ta novela, kterou dnes budeme schvalovat, nic takového neříká, že by to musely být pouze dluhopisy s nějakou míry kvality.